Děkuji, paní předsedající. Milé dámy, pánové, mnohé již bylo mými předřečníky řečeno. SPD tento návrh nepodpoří minimálně ze dvou důvodů.

To se nám nelíbí a nechceme tuto praxi podporovat. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné poledne a budeme pokračovat v rozpravě.

Tu také nikde nevidím, tedy v tom případě i ji odmažu. A ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Paní poslankyně, stihla jste to. Takže z místa se přihlásila...

Pane zpravodaji, prosím... Tak já jsem podala celkem tři pozměňovací návrhy společně s kolegy.

To je první pozměňovací návrh. A říkám, když jsem si udělala tak přes prsty, kolik by to přibližně mělo být, bavíme se do nějakých 100 milionů, v odhadu těch miliard, co tady říkáte, do těch 100 milionů by to pro vás být problém neměl.

A myslím si, že to není nic proti ničemu. A poslední samozřejmě pozměňovací návrh, který tam byl vložen, je to zmiňováno, co zde bylo hodně akcentováno, to znamená to, co říká nařízení vlády.

Já vám také děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já bych se ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona, a to v souvislosti s tím, že jsme tady měli nedávno zákon ohledně daňového balíčku, který řešil daně z mimořádných zisků, a brala jsem tuto daň, že ji předkládá ministr financí, kde jsem velmi bojovala za to a se svými kolegy z hnutí ANO protože to byla automaticky daň z příjmu právnických osob, na kterou mají nárok města, obce a kraje. Tento návrh zákona a tento odvod předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, který je nominant za Starosty a nezávislé, o to víc mě překvapuje, že v tomto návrhu zákona se opět objevuje, že na tuto daň nebudou mít nárok města, obce a kraje.

To znamená, že města, obce a kraje přijdou o velké finančních prostředky. Proto považuji a předpokládám, že pan ministr průmyslu a obchodu podpoří můj pozměňovací návrh spolu s kolegy, kteří se připodepsali k tomuto pozměňovacímu návrhu, který říká, že na to nárok města, obce a kraje budou mít, protože to vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní.

A já nebudu tady připomínat, že máme nejvíce ministrů, že budeme mít nespočet náměstků politických, že nám bobtná státní správa a tak dále, že máme pět poslaneckých klubů, a takto bych mohla pokračovat. Takže já jsem přesvědčena o tom, že města, obce a kraje mají nezastupitelnou roli, je to jasně nastaveno: vláda, kraj, město, obec.

A znovu opakuji jeden důležitý argument.

Může tento dotační program vypsat v rámci rozpočtových pravidel, může to zacílit na ty nejzranitelnější skupiny, a každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva. Takže proč to nedat těm, kteří s tím ano, dobře hospodaří určitě, a protiargumentem bude, že města a obce mají dostatek finančních prostředků tak za to, že města a obce dobře hospodaří, tak za to jim budeme brát něco, na co mají nárok. Já jsem to řekla už v tom minulém projevu, že bych pochopila, kdyby si pan ministr financí zavolal města a obce a jednotlivé organizace a řekl by: V rámci rozpočtového určení daní máte nárok na 25,84 %, tak se pojďme domluvit na nějakém jiném procentu, ale část těchto prostředků dostanete, protože vy je efektivně, účelně a hospodárně využijete a nenecháte si ty prostředky, dáte je lidem.